K tomuto propočtu je možné ještě dodat, že samo nastavení této hranice 21,5 roku je nesmyslné. To ovšem nebude dlouho trvat, možná do pěti, sedmi let, protože ženy, které prodlužují dobu pobírání důchodů, do té doby zemřou, bohužel. Je také zřejmé, že toto snižování doby pobírání důchodů bude dál pokračovat.

Pokud by lidé měli odcházet do důchodu v 68 letech a současně mělo platit, že mají čtvrtinu svého života pobírat důchod, pak by se průměrný věk české populace musel zvýšit na více než 90 let.

Pokud by měl platit vládou navržený propočet pro důchodový věk, pak by hranice pro odchod do důchodu byla nižší než 60. Co tedy platí?

Pojištění, tedy pokud lidi platí pojištění, mohou jít nejdříve do předčasného důchodu v 58 letech, ale pokud si platili pojištění až do 63 let věku, pak bude jejich předčasný důchod krácen méně.

Toto nařízení nedává velký smysl, pokud není doprovázeno propočtem úspor.

To je důsledek zrušení učilišť a snahy dát každému vysokoškolské vzdělání. Potom je těžké dosáhnout minimální dobu pojištění 45 let pro předčasný důchod. Třetí návrh.

Dosud to mohli udělat až po pěti letech. Je to v podstatě technický problém. Opět bez propočtu přínosu, těžko posuzovat.

Na seznamu profesí se ještě pracuje. Největší výhrady lze mít k tomu, že zvýšený příspěvek bude začleněn do průběžného důchodového systému. Není přece možné spotřebovat tyto vyšší příspěvky do důchodového fondu v daném roce a pak, až pojištěnec půjde do předčasného důchodu, jako budoucí důchod financovat z příspěvku na ostatní důchody? To by bylo možné pouze tak, že by tyto ostatní důchody byly náležitým způsobem kráceny. Důchodový systém, respektive systém sociálního pojištění, musí být připraven evidovat tyto budoucí závazky na předčasné důchody pro náročné profese.

Je zcela nepochybné, že zavedení možnosti předčasného důchodu bez zkrácení důchodu se do systému průběžného financování důchodů vkládá prvek kapitálového zhodnocování důchodových nároků, a ten by proto měl být ze systému průběžného financování důchodu oddělen. Samozřejmě že je tam ještě problém oného flexibilního data pro odchod do důchodu. To jen dále tenhle systém znepřehlední.

Původní představa, že každých 10 let profesí v profesi se bude promítat do jednoho roku snížení věku pro odchod do důchodu, zjevně padla. Pátý návrh.

Vykládat tento návrh, který je sám o sobě málo jasný, lze zřejmě takto: K dosavadnímu garantovanému důchodu ve výši 10 průměrné mzdy bude přidáno ještě dalších 10 % z průměrné mzdy.

Zásadní problém je v tom, že pokud se zvýší minimální důchody, co se stane s vyššími důchody?

Pokud lidé platí pojištění, mají dostávat důchod odpovídající výši jejich příspěvku. Tento návrh směřuje k tomu, zvýšit nejnižší důchody a přitom ponechat beze změn vyšší důchody, tedy směřuje k tomu, přejít do systému jednotného důchodu pro všechny bez ohledu na výši příspěvku do sociálního pojištění. V takovém systému se pak bude snadno řešit valorizace, protože se bude moci náležitě omezit. Všem se důchod zvýší o stejnou částku a hotovo. Nelze vyloučit, že se tento návrh znovu neobjeví , protože i tak nový systém může být deficitní.

Jednotný důchod otevírá možnost mít dva zdroje starobního důchodu první, který bude ze státem garantovaného systému s relativně nízkým důchodem, druhým zdrojem pak bude důchod z kapitálového pojištění, který si bude každý sjednávat samostatně. To rozvine byznys v řádu desítek až později stovek miliard ročně pro všechny kapitálové skupiny působící na našem trhu.

Další návrh je na zvýšení bonifikace slevou na pojistném, ovšem není známo jak. Jinou možností je návrh na snížení pojistného pro takového člověka a taky pro OSVČ. Očekávám, že takové snížení by se týkalo i snížení pojistného na straně zaměstnavatele. Prezentace MPSV na tripartitě ukazuje, že možná některé nesmysly již byly opuštěny, ovšem některé další mohou být skryty v konkrétních propočtech, především však chybí konkrétní data, která prezentace obchází nejrůznějšími grafy bez podkladových dat.